Bohužel tady musím říci, že s ohledem na tuto skutečnost jsme dostali námitku z Českých drah vůči této soutěži. Tu jsme zamítli a České dráhy podaly podání na ÚOHS, který o tom bude muset rozhodnout. To znamená, já doufám, že ÚOHS tady rozhodne poměrně rychle a budeme schopni tuto soutěž dokončit. V původním harmonogramu bylo, že už bychom měli soutěžit i tu druhou linku nebo další dvě linky, nicméně Ministerstvo dopravy se i po dohodě s ostatními případnými nabízejícími dohodlo, že tuto soutěž pozastaví nebo posune.

Materiál je v současné době v meziresortním připomínkovém řízení. Předpokládám, že v nejbližších týdnech se dostane na pořad vlády, bude schválen, a poté okamžitě a neprodleně budeme pokračovat ve vypisování těchto linek. Já bych se ještě chtěl vrátit k jedné věci.

Ministerstvo dopravy vykonává akcionářská práva, nicméně není to ve všech ohledech úplně jednoduché. Je tady řídicí výbor Českých drah, je tady dozorčí rada, šéfem dozorčí rady je, ano, poslanec Ministerstva dopravy, nicméně musím říci, že to zdaleka neznamená, že by Ministerstvo dopravy mělo jednoznačně tento orgán pod kontrolou. Samozřejmě jak dozorčí rada, tak představenstvo musí fungovat v rámci zákona a je to jejich zodpovědnost, jakým způsobem rozhodnou.

To, co Ministerstvo dopravy má k dispozici, jsou materiály, podle kterých je schopno zkontrolovat, jakým způsobem jsou vynakládány prostředky, které ze státního rozpočtu v dotacích dáváme na linky veřejné služby.

Já tady nezastírám, že České dráhy jsou moloch, který věci posouvá dopředu poměrně pomalu. Nejsem s tím spokojen.

My vyžadujeme informace, abychom byli efektivně schopni zkontrolovat, zdali ztráty, které jim kryjeme státní dotací, jsou adekvátní. Tyto informace jsou samozřejmě k dispozici a panu poslanci Stanjurovi jsme připraveni je předat. Nicméně mám pocit, že informace, kolik je vlakokilometr v průměru nebo kolik je na každé lince cestujících jsou informace, které pro charakter kontroly státní dotace nejsou úplně zásadní, a proto jsem je od Českých drah nepožadoval. Eviduji dvě faktické poznámky. První má pan poslanec Adamec, po něm pan poslanec Urban. Máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Nevidím důvod a vůbec nechápu, že tady pan ministr říká, že oni prostě vlastníkovi neřeknou data, která po nich požaduje. Já vlastní zkušenosti mám takové, že to prostě jde, a když nechtějí, tak tam prostě nebudou. Jen tak mimochodem, tehdy byl ministrem pan Stanjura. Já vám děkuji i za dodržení času. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Urban. Pak je řádně přihlášen pan předseda Stanjura. Děkuji, pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, já se pana ministra chci trochu zastat, protože on se ocitl v absurdní situaci ne vlastní vinou. Ono totiž dávat ta data znamená zvýhodňovat konkurenci. A teď co má dělat ten ministr, který je vykonavatelem vlastnických práv? Má se chovat s péčí řádného hospodáře, a k tomu ho nutíme, aby liberalizoval, to znamená poškozoval tu firmu, kterou vlastní svým způsobem, nebo znevýhodňoval. Čili já si myslím, že je potřeba, aby se to do budoucna uspořádalo. České dráhy jsou vlastnictvím státu a to je dobře, vykonavatelem vlastnických práv je z větší části Ministerstvo dopravy a to je také dobře, ale Ministerstvo dopravy nemá liberalizovat. To má dělat někdo jiný, nebo hlídat liberalizaci. To má dělat nějaký regulátor, někdo nezávislý, ne ten vlastník jednoho významného subjektu. V tom je ten problém.

Z tohoto pohledu je ta situace trochu absurdní, nikoliv vinou současného ministra, ale všech předchozích ministrů a všech předchozích vlád bez ohledu na politickou příslušnost.

Máte slovo. Jestli znevýhodní konkurenci informace například o počtu cestujících nebo o počtu prodaných jízdenek, jak ten stát kontroluje tu ztrátu, když neví, kolik tam jezdí lidí a za kolik se prodá jízdné? Prostě není pravda. Dneska jste, pane ministře, řekl závažné věty. Nemám pod kontrolou Dozorčí radu Českých drah.